Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím odpovím panu poslanci Schwarzovi. Právě proto, že vás znám, pane kolego, že vím, že nemáte zapotřebí, a i kdybyste měl zapotřebí, tak byste to neudělal, abyste tak činil za hmotné statky. A to vidím jako neskonale nebezpečnější. Současná politika současné vládní koalice komunistů, socialistů, hnutí ANO a lidovců každým krokem, každým okamžikem dělá všechno pro to, aby všechny občany dostala online pod kontrolu a všem odebrala pocit nezávislosti. To funguje.

Budeme vždycky hlasovat proti tomu. Můžeme to prohrát, ale při nejbližší příležitosti vrátíme lidem svobodu, kterou vy jim teď sbíráte. Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Farský. Máte slovo. Tejce a děkuji mu za ten názor, protože si myslím, že opravdu věcí přestupkového řízení a ti z vás, kteří kdy k tomu měli možnost se pracovně nějak dostat, vědí, že to je otázka účastníků toho řízení. To řízení se něco rozhodne a tím to končí. Tady přichází systém, kdy některý ze státních orgánů, v tomhle případě Ministerstvo financí, chce vidět do registrů a pan kolega poslanec tady, zpravodaj, to v podstatě potvrzoval a chce zvažovat, chce někoho trestat, nebo aspoň o něm tu informaci vědět navíc, protože on už před tou přestupkovou komisí někdy byl.

To prosím vás fakt ne. Fakt ne. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Farský a připraví se pan poslanec Laudát. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je to jenom pár měsíců, co do účinnosti vstoupila nová úprava zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, do které jsme vložili garanční výbor, který má za úkol právě to, aby se nestávalo, že se změní procedury na poslední chvíli. A i ta změna procedury, byť to může vypadat jenom jako pomocné hlasování, může zásadním způsobem ovlivnit výsledek. Po hlasování některých návrhů vyloučíte hlasování v jejich dalším pořadí, můžete zablokovat tím schválení některých částí a také výrazně ovlivníte celou funkčnost zákona. Ve chvíli, kdy přistoupíme na to, abychom marginalizovali garanční výbor, abychom měnili jeho proceduru, kterou on sem přidává, tak v podstatě tu změnu jednacího řádu víceméně obcházíme a rušíme. A byl to jeden z těch základních zákonů, na kterých jsme se celá Sněmovna shodli, že to určitě prospěje kvalitě výsledných zákonů, že to prospěje tomu, že budeme vědět, jakým způsobem o čem hlasujeme, a že budeme vědět, k jakému výsledku se dostaneme. A tady bych určitě navázal a podpořil i slova pana kolegy Plíška, který na toto upozorňoval.

Eviduji další dvě faktické poznámky.

Máte slovo, pane poslanče. Jestli pan zpravodaj se domnívá, že boj o základní lidské svobody je zdržování, tak samozřejmě kandidoval za hnutí, které pohrdá svobodou. Já už nic jiného nemůžu konstatovat. A dnešní projednávání tohoto bodu je toho důkazem. Ono to vypadá na první pohled zcela nevinně a logicky i směrem k veřejnosti, která vás zatím podporuje.